Já jsem tady slyšel, vážené dámy a pánové, od místopředsedy Sněmovny za Piráty Vojtěcha Pikala prostřednictvím pana předsedajícího výmluvu, že prý to byl kompromisní návrh.

Vy se prostě vymlouváte!

Z tohoto pohledu už si vážím spíše ODS, protože ODS od počátku říkala, že žádné referendum nechce. Že bude úplně proti referendu. Dobře.

Je to férové.

Nejprve vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda, pak je s přednostním právem přihlášen pan předseda Michálek, paní poslankyně Valachová se také přihlásila, ale v této fázi projednávání navrhovatel nedisponuje přednostním právem, takže to beru jako přihlášku k faktické poznámce. Pan poslanec Benda s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní navrhovatelko, vážené dámy, vážení pánové, já jsem chtěl zareagovat na to, co říkal pan místopředseda Okamura.

Ústava jasně říká, a bohužel to v projevu pana místopředsedy Okamury zaznělo, Ústava jasně říká, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

Jenom bych prosil, ten, kdo je proti obecnému referendu, není proti české Ústavě.

Není to povinné. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Já jen stručně.

Já jsem v rámci své úvodní řeči připomněla, že nejde jenom o to mít 120 hlasů ve Sněmovně, ale ještě potřebujeme souhlas Senátu. To znamená, jakékoliv kompromisy, které se snažíme udělat, které se snažíme udělat, samozřejmě děláme i tak, aby opravdu referendum mohli začít občané a občanky využívat.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. To, co tady slyším, tak bych chtěla uvést v něčem také na správnou míru. Já si myslím, že nejenom SPD prosazuje, jak tady řekla paní poslankyně, celostátní referendum jako svoji srdeční záležitost.

Ale v rychlosti. To referendum, tak jak je navržené, pane místopředsedo Okamuro, vaším prostřednictvím, pane předsedající, je funkční a bylo by funkční.

Čili když jsme zvolili prezidenta a byli jsme toho schopni v přímé volbě, proč bychom se nemohli vyjádřit přímo v nějakém rozhodnutí v rámci celostátního referenda? A poslední věta, opravdu poslední. Zapomíná se na to, že Česká republika je součástí určitého mezinárodního společenství. Evropské unie, Rady Evropy, a právě proto vylučujeme některé otázky z možnosti konání celostátního referenda. Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Okamura s faktickou poznámkou.